Ať jde o důchody, zdravotní péči, sociální zabezpečení nemohoucích, nebo jiný veřejný zájem, neustále se debatuje o tom, jak nastavit systém, aby ekonomicky fungoval. Základním problémem je fakt, že se každý rok rodí asi o 40 000 dětí méně, než by garantovalo stabilní přirozenou reprodukci naší společnosti.

Vymírání současné evropské civilizace je v nepřímé úměře k zlepšování životních podmínek v celé Evropě, nejen u nás. Měly by se analyzovat současné životní podmínky mladých, které umožňují ženám žít a vychovávat děti a být přitom samy bez partnera ve vztahu k podmínkám v minulosti, kdy například komunisti zvýhodňovali úplné rodiny.

Proto je naprosto absurdní materiální zabezpečení této činnosti, eventuální rétorika vlád o mateřské dovolené tak zvané. Mít děti také není levné.

Výsledkem je schodek důchodového účtu, málo pracovní síly od zdravotnictví až po stavebnictví. Máme tři možnosti. Za druhé, ubývající Čechy budou nahrazovat imigranti, což se již řadu let děje, a za třetí, jednoduše český národ vymře a bude nahrazen jiným národem, který již dnes někde hledá nové pastviny, které najde u nás. Další dvě znamenají konec českého národa.

Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou chce reagovat paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Takže jestliže mám pokládat tento materiál za snad vámi předkládaný jako smysluplný, jestliže jej mám pokládat za skutečně vaši snahu zlepšit situaci, je potřeba jej základně doplnit už v té původní úvaze, a to se nestalo.

Vracíme se do obecné rozpravy. Než dám slovo panu poslanci, tak ještě jedna omluva. Omlouvá se z pracovních důvodů od 20 hodin pan ministr Pavel Blažek. Nyní tedy pan poslanec Mašek, připraví se paní poslankyně Pošarová. Prosím. Tak ještě jednou dobrý večer všem.